Mimochodem šlo by to udělat tím, že by byla povinnost pro všechny stomatology mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. A ani tento krok nedokáže vaše vláda zajistit. Prostě jednoduchá věc povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. A hned by se podle odborníků ten stav zlepšil.

Tak doufám, že mohu mluvit alespoň a těchto tématech, že mně nikdo nebude skákat do řeči, že se nikomu nebude zdát, že snad nemluvím k věci. Já myslím, že k věci mluvím, že to má všechno souvislosti.

A odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petra Fialy. K těm hospodářským škodám.

Chcete zvýšit spotřební daně, chcete zvýšit daň z nemovitosti.

Mimochodem, vaše vláda chce i omezit státní příspěvky na důchodové připojištění.

Ale spotřební koš důchodce jsou potraviny, léky, bydlení, ale vy i toto chcete lidem zdražit.

Už se o něm hlasovalo.

Já si myslím, že byste se měli věnovat něčemu jinému a že ty skutečné hospodářské škody, jak se tady snažím zdůvodnit, tak jsou opravdu jinde a jsou způsobené vaší vládou.

Vy jste nic neudělali. Vláda nedělá nic vůbec. Ten nedostatek léků normálně pokračuje celou dobu dál, i po měsících. A zase si tady musíme vyvrátit ten lživý argument, že je to všude v Evropě. No není! Takže opět je to selhání Fialovy vlády.

My si myslíme, že by si politici neměli o svých platech rozhodovat sami a jejich plat by se měl odvíjet od platů ve veřejném sektoru. Takže my samozřejmě tady budeme podporovat, teď tady k tomu má být opoziční mimořádná schůze, my to samozřejmě podporujeme, a podporujeme zmrazení platů politiků.

Pojďme se podívat, kde jsou ty problémy, kde jsou ty hospodářské škody ve skutečnosti.

Růst inflace výrazně zrychlil.